Stejně zde postrádám nějaký předpoklad, jak chce nová vláda řešit nedostatek zdravotníků, zvyšování jejich celospolečenské prestiže. Současná doba ukazuje, že je to opravdu nutné.

Naše vláda všem poděkovala alespoň tím, že dostali benefity, odměny a při každém jednání vlády jsem slyšela od pana bývalého ministra zdravotnictví poděkování, tak jako od pana premiéra, všem zdravotníkům. Se vší úctou, pane ministře Válku, od vás jsem to opravdu neslyšela.

Opravdu ve vašem programovém prohlášení nevidím vůbec, ale vůbec nic, jak byste zdravotníkům chtěl poděkovat, alespoň nějakými benefity. Nevidím tam přehodnocení systému vzdělávání.

Naše minulá vláda chtěla všem poděkovat a ocenit je vyššími platy.